Teď jako by se mi to potvrdilo. Ale nemyslím si, že by to byl nějaký záhadný atak zvenčí.

Ale my bychom se měli zajímat, jak se nakládá s finančními prostředky.

Pan poslanec chce doplnit pětku, to znamená odposlechy.